Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy. Ano, otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí? Nikoho neeviduji, rozpravu tedy končím a prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby předkládal jednotlivé návrhy.

Ale my jsme postupovali v rámci zrychlení a zjednodušení a i na základě politické dohody celé Sněmovny tak, abychom proces hlasování zrychlili. To znamená, že když bude všeobecná shoda na hlasování en bloc o volbě poslanců do jednotlivých delegací zvlášť, že bychom měli vždycky jedno hlasování ke každé delegaci tak, jak to proběhlo teď u stálých komisí. Přesto, pane předsedající, bych vás, řeknu pro jistotu, poprosil, abychom si ještě jedním hlasováním odsouhlasili, že Sněmovna je srozuměna s tímto postupem a souhlasí s tím, že každou delegaci budeme hlasovat en bloc jako celek. Má někdo k tomuto postupu námitky? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržený postup? Je někdo proti?

Návrh byl přijat. Pane předsedo, můžete pokračovat podle vámi navrženého postupu. Děkuji za tuto shodu. Díky tomu nás čeká jenom pět relativně rychlých hlasování. První bude o navržených poslancích a poslankyních do stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Zde Sněmovna musí navrhnout a nominovat 8 členů, z toho minimálně 3 ženy. Toto rozdělení bylo ze strany klubů v návrhu splněno a můžeme jej tedy naplnit v počtu 8 členů. Ano, já tedy dávám hlasovat o stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie. Ptám se, kdo je pro návrh tak, jak ho přednesl pan předseda? Je někdo proti?

Návrh byl přijat.

Zde je podmínka navrhnout 5 členů a 5 náhradníků, tedy 10 zástupců Poslanecké sněmovny. Tato podmínka byla splněna a můžeme takto hlasovat v počtu 10 členů. Nikoliv. Čili dávám hlasovat návrh pana předsedy. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo, o další návrhy.

Zde je podmínka navrhnout 4 členy, z toho minimálně 1 ženu, plus 1 náhradníka.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? V hlasování s pořadovým číslem 73 bylo přihlášeno 170 poslanců, pro návrh hlasovalo 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Paní ministryně, prosím na mikrofon. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěla bych uvést, že mi nefungovalo hlasovací zařízení, ale nezpochybňuji hlasování. Ano, děkuji, pro záznam.

Ještě jednou budeme hlasovat o návrhu nominací Poslanecké sněmovny do stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v počtu 4 členové a 1 náhradník.

Počkáme, až se počet ustálí. Já myslím, že můžeme opakovat hlasování podle návrhu pana předsedy volební komise. Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí?

Návrh byl přijat.